Děkuji. Takže nyní uplynul čas pro podávání interpelací na předsedu vlády, nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády a já předávám řízení schůze své kolegyni. Děkuji vám.

Nicméně bych nejprve načetla omluvy, které v mezičase došly, a je jich značný počet, tak poprosím o chvilku strpení.

Tímto by byly zkonstatovány všechny došlé omluvy.

V mezičase se připraví pan poslanec David Pražák. Prosím, paní poslankyně. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Děkuji vám za písemnou odpověď. Děkuji za vaši interpelaci.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Platy v sociálních službách jsou historicky nastaveny tak, že jsou financovány z kapitoly 313 z Ministerstva práce a sociálních věcí a v letošním roce ta alokace v rámci státního rozpočtu byla ponížena o 20 % toho, co požadovaly, respektive co je reálné tady pro tuto oblast.

Poté již nebudou mít prostředky na vyplácení mezd.

Takže jak dlouho chcete zaměstnance držet v nejistotě a kdy ty prostředky a jakou formou je do toho systému dodáte. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, jste na řadě se svou interpelací, a pak se připraví pan poslanec Vladimír Zlínský.